Předně je tristní, že ministerští úředníci naprosto opomněli ochránit nehmotné kulturní dědictví.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, nechci vás zde unavovat výčtem paragrafů, které jdou doslova proti významu instituce, kterou Ministerstvo kultury zcela jistě je. Do této doby mám takový počet, že se navrhuje zásadně přeformulovat či vypustit 118 paragrafů ze 140.

Děkuji vám za pozornost.

Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, o vládním návrhu nového památkového zákona se dá říci, že je výjimečný, a to výjimečný v tom, z kolika možných stran a úhlů pohledu je odmítán a jak nulovou společenskou podporu vlastně má.

Jedná se o neobratně sestavený zákon, který poškozuje nejen veřejný zájem, který má chránit, tedy památky, či obecněji kulturní dědictví, ale postihuje negativně rovněž občany, vlastníky památek i odborné profese, které se na ochraně a obnově památek podílejí, jak bude dále popsáno. Je opravdu těžké říci, koho více. Zákon, který ztěžuje řádné projednávání žádostí ve správním řízení, vyvolává velmi dlouhé lhůty, anebo dokonce neumožňuje množství zásahů regulérně projednat vůbec. Do dosavadního systému památkové péče navržený zákon vnáší zmatek a znemožňuje racionální ochranu a obnovu památek. Obsáhlý, složitý a byrokraticky nabobtnalý návrh zákona dnešní, jistě ne ideální situaci prokazatelně zhorší a zkomplikuje. Je třeba jej v zájmu ochrany národního kulturního dědictví i práv a svobod občanů v navržené podobě odmítnout z těchto důvodů: Zákon zmenšuje ochranu památek a památkových území, nyní pod novým názvem památkový fond, snížením povinně vyžadované odbornosti ve správním řízení. Zároveň zvyšuje náklady vlastníků i společnosti.

Tyto nákladné dokumentace a jejich mechanické povinné provádění však pro poznání památek a jejich ochranu mají jen nevelký význam a odborná veřejnost je jednohlasně odmítá jako neefektivní. Zákon, který nedokáže správně stanovit odborné postupy, jimiž je chráněn veřejný zájem, a činí je paušálně povinnými, je neefektivní a ze společenského hlediska nesmyslný. Nepřinese užitek nikomu, snad kromě úzké vrstvy byrokratů zadavatelů. Zákon snižuje právní jistotu vlastníků. To je společensky, politicky a systémově nepřijatelné. Vlastnící totiž nesou břemeno veřejného zájmu zachování kulturního dědictví. To znamená, většinou složitější a náročnější, tedy i dražší opravy než u běžných budov nebo domů, kde se k památkové ochraně nepřihlíží, i různé omezení využívání takovýchto staveb. Bez vlastníků památkový fond neuchová. Musí jim pomáhat nést břemeno veřejného památkového zájmu. Zákon oproti současnému stavu však činí opak, jen to nečiní zjevně. Nikde se v něm samozřejmě nepíše, že bude vlastníky šikanovat nad únosnou míru. Jistěže. Text zákona však vypovídá o tom, že ve skutečnosti takto k vlastníkům přistupuje. I řádně schválené úpravy památek může stát, správní orgán, odstranit, pokud se mu to zlíbí.

Na čí náklady? To zákon neřeší. Zrušení závazného stanoviska v přezkumném řízení vypovídá o chybě státu a téměř se proti němu nedá bránit ani správní, ani soudní cestou. Vlastník kdejaké chalupy aby potřeboval elitní advokáty. Jiný případ také stojí za pozornost: Když probíhá řízení o prohlášení stavby za kulturní památku, je omezeno nakládání vlastníka s majetkem, a přitom nejsou stanoveny lhůty pro rozhodnutí, zda bude stavba nakonec památkou prohlášena, anebo ne. Tento nejistý stav může trvat měsíce, ba i roky. Pokud si výzkumná instituce vzpomene, bude moci vykonávat výzkumnou činnost v libovolném místě obydlí občanů i proti jejich vůli. Zde nejde o odstranění havarijního stavu anebo živelní pohromu či terorismus ani o žádné nebezpečí, ale o plán výzkumné instituce.